Je zde námitka proti tomu, že bychom hlasovali gremiální návrh jedním hlasováním? Nikoho nevidím.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Je to novela exekučního řádu.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Takže můžeme hlasovat ještě ten druhý návrh, takže po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti? Ani tato varianta nebyla přijata. Dále je zde návrh pana poslance Výborného, abychom bod 30, sněmovní tisk 159, zařadili dnes jako první bod po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh paní poslankyně Vrecionové zařadit nový bod Podpora českých zemědělců a výrobců potravin.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh pana poslance Dolínka, abychom bod 54 zařadili 13. 3. jako druhý bod odpoledního jednání. Živnostenský zákon.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Tento návrh byl přijat. Tento nový bod dále pan poslanec navrhl pevně zařadit v pátek po již pevně zařazených bodech.

Kdo je proti?